Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

Přesto se programovému prohlášení budu krátce věnovat. Jedná se totiž o dokument, se kterým před nás pan premiér Sobotka předstoupil, obhajoval ho zde, na této půdě Poslanecké sněmovny, a na základě kterého získal alespoň od koalice důvěru k vládnutí. K jeho dodržování se vláda zavázala a na základě jeho realizace bychom měli vyhodnocovat odpovědnost důvěry vložené Sněmovnou v tuto vládu. Ve svém programovém prohlášení se v kapitole 3.3 vláda zavázala k tomu, že zavede pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce, a lze se tak oprávněně domnívat, že to, co máme před sebou, tedy sněmovní tisk 1018, má být pokusem o naplnění této části prohlášení. Nic z toho ovšem ve skutečnosti návrh neplní. Jeho podstatou je zavedení vyměřovacích základů za tzv. státní pojištěnce na roky 2019 a 2020.

To je jistě chvályhodný krok ve směru nárůstu odvodů státu, ovšem za cenu absolutní rezignace na jakýkoliv systémový krok. Je třeba si všimnout důležité věci. Hned v úvodu předkladatel zmiňuje, že je současná právní úprava vysoce nepraktická, protože nezajišťuje dostatečnou předvídatelnost příjmů systému veřejného zdravotního pojištění ve střednědobém horizontu. Tak, že nám dává relativní jistotu do roku 2020, ale zcela pomíjí, co bude dále. Mohlo by se zdát, že první střednědobý horizont máme tímto vyřešen. Ale co dál? Nebo ještě jinak.

A bude vyšší, nižší? A případně o kolik? Tato otázka není vůbec vzdálená. Naopak, bude se řešit již příští rok.

A další trochu skrytý fakt. Tato vláda se zavázala přijít s novým systémem pravidelné valorizace plateb za státní pojištěnce. Nepřišla. To, co dělala do této doby, byla forma ad hoc navyšování, jak to zrovna šlo a hlavně bylo politicky průchozí. On sice tento návrh možnost vydávat nařízení, kterým by se jinak třeba i dle potřeb následující vlády dalo s vyměřovacím základem manipulovat, zachovává, ale fakticky jen neumožní, protože vždy zákon přebije, v uvozovkách, nařízení. Co z toho všeho, co bylo řečeno, vyplývá? Jestliže je objektivním nedostatkem právní úpravy odvodu za státní pojištěnce jejich nepředvídatelnost do budoucnosti, jestliže je problémem této úpravy časté zpolitizování tohoto rozhodnutí, jestliže je nedostatkem nynějšího stavu, že máme jeden údaj v zákonné normě a pak složitě dohledáváme realitu v podzákonném právním předpise, je nutné přijít s řešením, které tyto nedostatky napraví. Přijatelné řešení si dovoluji nyní předložit v podobě dvou pozměňovacích návrhů. Konkrétně navrhuji návrat k něčemu, co již systematika příslušného zákona historicky znala a na co již máme zavedeno tímto zákonem pojmosloví. Tedy navázat odvody za státní pojištěnce na výši průměrné mzdy.

Omlouvám se za tu složitou definici, ale jinak to nejde.

Tak jak byla nastavena trajektorie růstu odvodů za státní pojištěnce, se tato hranice jeví jako přirozené pokračování tohoto trendu. Buď vstupem a z rozhodnutí následujících vlád, nebo schválením vládního návrhu zákona. Svůj pozměňovací návrh jsem připravila ve dvou variantách.

To by, nepopírám, vneslo do zdravotnictví skokově výrazně více finančních prostředků, než předpokládá vládní návrh, ale prostředků, které jsou podle mého názoru životně důležité, potřebné a v dobách hospodářského růstu jistě i mají možnost být ufinancovány ze státního rozpočtu. Rok 2018 ponechává v gesci již platného nařízení, pro rok 2018 stanovuje vyměřovací základ na 26 % z průměrné mzdy a pro další léta již zmiňovaných 27 % z průměrné mzdy. Vážené dámy, vážení pánové, jsem přesvědčena o tom, že ať už podpoříme kterýkoliv z mých předložených pozměňovacích návrhů, a já vás o to prosím, uděláme pro předvídatelnost příjmů a stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění líp a více, než kdybychom schválili návrh v původní, tedy této vládní podobě. Velmi vám děkuji za pozornost a případně i za podporu.